Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Ještě přečtu omluvu.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste představení sněmovního tisku 60, který se zabývá zvýšením sociálního stipendia pro studenty.

V důvodové zprávě, jak říká vláda, chybí odhad nákladů. Nerozumím proč.

Má několik argumentů.

Jak jsem říkal, podle mého to není úplně pravda. A dalším argumentem je, že Ministerstvo školství nemá naplánované prostředky v rozpočtu, což si myslím, že není úplně vhodný argument.

Tyto zákony však neřeší zvýšené náklady rodičů na vysokoškolská studia svých dětí. Takže já bych se přihlásil do obecné rozpravy a navrhuji přikázat tento tisk výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. A přestože návrh podává strana, jaká ho podává, a to, co předvedla třeba kolem lustračního zákona, doporučuji Sněmovně, aby tento návrh postoupila do druhého čtení. Děkuji, pane zpravodaji. A otevírám rozpravu.

Kolegyně, kolegové, náš právní řád zaručuje bezplatné vzdělání, což není úplně pravda, protože všichni víme, že nic není zadarmo. Někteří z nás máme děti na vysoké škole a víme, že mít dítě na vysoké škole znamená zvýšené životní náklady během studia. Většinou je to mimo bydliště, musíte kupovat učební pomůcky, knihy, studenti cestují. Z praxe víme, že dáváme těm dětem i několik tisíc měsíčně. Když se zaměřím na důvodovou zprávu, důvodová zpráva mi připadá, aspoň tak, jak nám byla předložena, jako velmi slabá.

Když se podíváte, kolik v roce 2012 bylo vyplaceno na sociálních stipendiích, bylo to pouhých 54 mil. korun. Z praxe vím, že u nás na fakultě to pobírá zhruba pár studentů tři čtyři studenti pobírají sociální stipendium. Věřím tomu, že Ministerstvo školství je schopno 16 mil. korun ve svém rozpočtu najít.

Ano, samozřejmě, z levé části spektra slyšíme dnes a denně argumenty o tom, jak se naše republika propadá do chudoby.

A samozřejmě to je vidět na tom, že se i snižuje objem peněz, které vyplácíme na těchto sociálních stipendiích.

To není pravda. Zvýšené náklady na vysokoškolská studia tyto zákony neřeší. Já jsem si dal tu práci a kontaktoval jsem ředitele úřadu práce u nás v Českých Budějovicích a mohu vám říct, že rodiče studujících dětí, resp. zletilé dítě nedostává sociální dávky z důvodu studia na vysokých školách, to znamená, že z výše uvedeného vyplývá, že rodina není běžně podporována z důvodu zvýšených nákladů rodičů souvisejících se studiem potomka na vysokých školách. Pokud by student opustil hnízdo a přihlásil se někam jinam k trvalému pobytu, dostane měsíčně možná sociální podporu, možná podporu v hmotné nouzi, ale určitě výše, kterou dostane, nepokryje jeho náklady na vysokoškolská studia. Dalším příkladem může být příklad dělnice, která chodí na směnný provoz do práce k pásu, vydělá si třeba 12 tisíc čistého, je samoživitelka, má doma dvě děti, jedno chce poslat na vysokou školu, druhé chodí na střední školu. Tak v současném systému tato daňová poplatnice své dítě na vysokou školu nepošle. Nepošle ho proto, že na to nemá.